Já se omlouvám, pane ministře, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, ctění kolegové a kolegyně, o ztišení. Prosím, pokračujte. Takže já vezmu ten odstavec znovu. Ostatní pozměňovací návrhy týkající se zprostředkovatelů v taxislužbě či zavedení dalšího druhu taxislužby, přepravy na základě předchozí elektronické objednávky prostřednictvím digitálních platforem, nejsou doporučovány Ministerstvem dopravy ani hospodářským výborem. Na závěr bych rád uvedl, že návrh novely ve znění předloženém vládou výslovně neřeší příchod moderních technologií, nicméně již dnes je možné v taxislužbě podnikat s využitím moderních technologií, a to v souladu se zákonem. Ministerstvo dopravy se do budoucna novým pojetím taxislužby aktivně zabývá a možné koncepční změny jsou projednány na jednáních pracovní skupiny, kterých se účastní zástupci příslušných úřadů i odborné veřejnosti. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru poslanec Karel Šidlo a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

Děkuji za slovo, pane předsedající, a vám všem za chvilku strpení, protože to bylo na mě velmi rychlé. Nyní k usnesení hospodářského výboru.

Jeho usnesení zní, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Takže to je zatím vše ke zprávě zpravodaje. Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, je to pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Jenom krátce. Sami víte, že na trh přicházejí sdílené služby, už tady o tom byla řeč, velké diskuse na hospodářském výboru.

Já se přiznám, že oba pozměňující návrhy jsou vedeny snahou, že jestliže chceme, aby nevypukl chaos v tomto oboru podnikání, tak by měly být přijaty zákonné úpravy. Jsem velmi vstřícný k diskusi na hospodářském výboru příští úterý 4. června, což je i legislativně zcela v pořádku, s čím Ministerstvo dopravy má a s čím nemá problém.

Budou sem přicházet jak v bankovním sektoru, tak v dopravě, to už tady je v bankovním sektoru, v ubytování už to běží, prostě tyto sdílené služby. Ale nemůžeme na jedné straně klasické podnikání v tomto oboru zatěžovat obrovským množstvím regulací, povinností a tak dále a na druhé straně že tady bude zcela bez regulace, bez dohledu a na volné noze někdo dělat víceméně totéž, ale bez jakékoliv regulace s jinými, se zlomkem nákladů a podobně. Takže tímto jsou motivovány ty dva moje návrhy. Vy jste zřejmě dostali od AAA nějaké vyrozumění nebo stanovisko k těm pozměňujícím návrhům. Já si to nechám na diskusi v úterý na hospodářském výboru.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládám taktéž pozměňovací návrh a ráda bych jej drobně odůvodnila. Předkládám návrh, který si klade za cíl posunout trh dopravních služeb do 21. století.

Domnívám se, že v současné době je trh dopravních služeb až příliš regulovaný. Nyní to ale již víme a máme příležitost k tomu některá z těch dnes již nesmyslných pravidel ze zákona vypustit. Uvolněme poskytovatelům přepravy ruce, odstraňme nesmyslnou překážku při vstupu na trh dopravních služeb a vytvořme zdravé konkurenční prostředí. Místo rozvolňování pravidel nám Ministerstvo dopravy předkládá zpátečnický návrh, který trh dopravních služeb ještě více svazuje. To je vizitka této vlády. Regulovat, vytvářet nové a nové překážky, které ztěžují budoucím podnikatelům vstup na trh. Proto předkládám pozměňovací návrh, který reaguje na nově navrhovanou povinnost pro řidiče taxislužby podrobit se dopravněpsychologickému vyšetření jako podmínku pro zahájení nebo nabízení taxislužby na území obce.

V rozporu se svobodou podnikání se jeví býti také nová pravomoc obcí mluvit řidičům taxislužby například do toho, jakou mají mít jejich auta barvu karosérie. Domnívám se, že tato nová regulace může určité subjekty připravit o možnost zúčastnit se soutěže na trhu. Prosím vás o podporu mého pozměňovacího návrhu, který zmírňuje překážky při vstupu na trh osobní přepravy a zároveň ochraňuje tento trh před novými nesmyslnými pravidly.